No ono je tady takové nedorozumění, ale já se to pokusím trochu vysvětlit. Skutečně, když jsem nastoupil, tak jsem začal s praxí indikativních výběrových řízení na všechna místa a to je něco, co se do té doby na ministerstvu nedělo. A to neznamená, že někdo, když byl přijatý na výjimku, neprošel tímto výběrovým řízením. To tak prostě není. Tohle to, ten axiom, který tady byl řečený, že ty výjimky znamenají, že se obešel ten systém, ten prostě není pravdivý. Já jsem řekl, že na vedoucí místa jsem podepsal to sám pro 11 lidí z 50 s tím, že ten zbytek je z těch vlastních zdrojů ministerstva. Jsou to náměstci, je to tisková mluvčí a tyto funkce a můžeme se na každé, když budete mít zájem, sejít a já vám řeknu, kde je ta odpovídající kvalifikace, která mě vedla k tomu, že jsem tuto výjimku podepsal. Asi chápete, že na náměstky se výběrové řízení nedělá. To není normální. Je tady několik typů funkcí, o těch teď mluvím, těch je velice málo, kde si myslím, že si ministr může dovolit, a je to také často i politikum, že se jmenovali určití náměstci. Můžeme se o každém zvlášť pobavit. Ale možná jsme si mohli ušetřit tu interpelaci, stálo by za to se na to sejít a řada věcí by se vyjasnila mezi námi.

Děkuji za slovo.

Je obecně známo, že toto vydavatelství je ztrátové a snaží se tu ztrátu snížit jinými komerčními aktivitami, například konferencemi s podnikatelskými subjekty, kterých se také někdy účastníte. Co je však za skandální, je, že účastníky těchto konferencí i za vaší účasti jsou státní podniky, které vy ovládáte z pozice ministra financí, a vzhledem k tomu, že je to spojeno s nemalými finančními příspěvky, nelze tady konstatovat nic jiného, než že společnosti se státní účastí, jejichž vy jste jediným akcionářem, sponzorují váš soukromý mediální byznys. Chci se vás zeptat, pane ministře, zda jste si vědom, že kdekoliv v civilizované Evropě by tento uskutečněný čin byl důvodem k okamžité rezignaci.

Prosím vás o vaše stanovisko, pane ministře.

Dámy a pánové, já bych se k tomu vyjádřil následovně.

Organizovala to už v čase, kdy pan premiér byl ministrem financí, a stejně to organizovala, když pan Kalousek byl ministrem financí. Mluvme konkrétně.

Takže já skutečně nerozumím, o čem je tady řeč.

To nebylo pod patronací Ministerstva financí.

Akorát nerozumím tomu, že se z toho dělá velký střet zájmů, když stejně fungovala Mafra za pana Kalouska i za pana premiéra.

Když tomu nechcete rozumět, pane ministře, to je potom těžké. To je asi stejné, jako když nechcete rozumět, proč na váš byznys s biopalivy přispíváme všichni pěti miliardami korun, i když je to pravda. Prostě za pana ministra Kalouska i za pana ministra Sobotky Mafra nepatřila ani Kalouskovi ani Sobotkovi.

Za druhé. Pokud jsou to pro vás malé peníze, já souhlasím.

Děkuji.

Nechť si to každý přečte! Tady je to všechno napsané! Tady nám někdo káže.

Protože tady je jaký problém? Tady je problém, že jedenácté přikázání Kalouska zní: Neprokážeš!

Ještě mu to prodal tak, že to zkrachovalo. Tak tenhle člověk mi tady něco káže! Já mám střet zájmů. To všichni věděli! I voliči.

Toto vydal nadační fond proti korupci. Všichni to znají. Pan Kalousek prosadil biopaliva!